A pokud z politického hlediska zpochybňujeme rozhodování nezávislých soudů, myslím, že to je velmi zvláštní. Jedná se pouze o možnost, kterou bychom dali občanům České republiky žijícím v zahraničí. K tomu konkrétnímu návrhu. Jsem rád, že opozice se tomuto tématu také věnuje. Rozhodně ale není pravda, že by vláda nic nedělala.

Minimálně tak, aby to snížilo administrativní zátěž pro naše zastupitelské úřady a také snížilo možná i dopad na životní prostředí.

Vidíme tady výkladové problémy, které může vyvolávat i pojem adresa voliče v zahraničí.

Volič proto může požádat o zaslání písemnosti i do oblastí, v nichž nelze objektivně zajistit včasné doručení.

Já budu rád, když se o tom debata povede, myslím, že na podvýboru pro krajanské záležitosti bychom mohli všechny tyto záležitosti vyjasnit a postoupit dále.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tolik snad jen tvrzení předkladatele o údajné nedostatečnosti vynaložené pomoci. Vláda se podle mého názoru správně od počátku rozhodla jít v otázce kompenzací pro podnikatele a firmy cestou vládních opatření zacílených na různé segmenty ekonomiky.

Tato forma podpory je efektivnější, pružnější, umožňuje pomoc lépe zacílit na nejvíce postižené segmenty ekonomiky. A všechny tyto programy se zaměřují v první řadě právě na takzvané fixní náklady, jejichž náhrada je předmětem předkládaného odškodňovacího zákona.

Navrhuje 100 % kompenzací fixních nákladů těm, kterých se týká zákaz podnikatelské činnosti, a 50 % kompenzací těm, kterým musela být podnikatelské činnost omezena. Zcela zde chybí elementární snaha zohlednit, zda smluvní povinnost podnikatele hradit kompenzované náklady vznikla před příchodem pandemie, nebo až poté. Zákon by tak skýtal velký potenciál pro zneužití, protože by umožnil účelové uzavírání smluv či navyšování v nich obsažených úhrad právě jen za cílem získat kompenzace.